A dnes, jak jistě víte, jsou zdravotnická zařízení, která mají úhrady nastaveny velmi dobře, a jsou zdravotnická zařízení, která mají úhrady velmi nízké a nestačí jim ani na, řekněme, veškeré úhrady nákladů, natož aby mohla investovat. Čili je to jakýsi první krok k dosažení transparentnosti ve zdravotnictví a já věřím, že tento návrh podpoříte. Děkuji vám za pozornost. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Jiří Štětina a druhou faktickou poznámku má pan poslanec Leoš Heger. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já ani tyto dvě minuty nevyčerpám. Myslím si, že tato věc byla dostatečně projednána na zdravotním výboru, který se sešel ve Znojmě, ad 1. Ad 2.

Rezervy jsou někde úplně jinde. Já se domnívám, že v této Sněmovně se o tom také brzo začne hovořit. Takže my budeme tyto dva pozměňovací návrhy podporovat. Děkuji a vidím, že jsem ani minutu nevyužil.

Děkuji za slovo ještě jednou. Já jsem k pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky chtěl stručně říct, že on podobné návrhy předkládal již dvakrát a já jsem je rozporoval kvůli jejich vysoké administrativní náročnosti. To, že ty návrhy neprošly, bylo v médiích citováno jako neochota některých lidí se přihlásit k transparentnosti ve zdravotnictví, tak proto tady explicitně říkám, že tentokrát návrh, který je napsán podstatně lépe a je administrativně jednodušší, zcela jednoznačně podpořím. Já vám děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili dva poslanci první je pan poslanec Heger a druhý je pan poslanec Hovorka. Pane poslanče, můžete pokračovat v podrobné rozpravě. Děkuji. Ještě potřetí.

Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo.

Táži se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké vyjádření k pozměňovacím návrhům, které tady zazněly. Za předkladatele k němu mám pozitivní stanovisko za předpokladu, že se ještě do třetího čtení legislativně technicky upraví, protože mám avizováno, že není zatím úplně dokonalý, ale věřím, že se to podaří do třetího čtení. K pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky musím říct, že považuji takto zásadní návrh zařazený k novele řešící v podstatě výhradně léčebně lázeňskou péči jako za ne úplně koncepční, ale myslím si, že to není úplně zásadní problém. Z toho návrhu není pouze zřejmé, za jakým účelem je nutné podmiňovat nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním. Vyjasnění této skutečnosti v odůvodnění pozměňovacího návrhu absentuje. Veřejná kontrola bude významně posílena již jen samotným zveřejněním takové smlouvy, přičemž vazba účinnosti na její zveřejnění může podle našeho názoru přinést závažné problémy, a to nikoliv zdravotním pojišťovnám, ale poskytovatelům, protože v případě nezveřejnění to nebude nepříznivě dopadat na zdravotní pojišťovny, ale především na poskytovatele zdravotních služeb, což si myslím, že může vyvolat jisté problémy, ale myslím si, že by to bylo řešitelné.

Domníváme se, že stávající způsob veřejné kontroly nad obsahem smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb je nedostatečný a problematiku zveřejnění právě proto chceme řešit. Dále návrh Ministerstva zdravotnictví ve zmiňované novele oproti předloženému pozměňovacímu návrhu počítá se širším okruhem zveřejňovaných smluv. Nebude se jednat jen o smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli, ale také například s distributory očkovacích látek a budou se zveřejňovat všechny smlouvy, to znamená nejenom ty, které sama zdravotní pojišťovna bude považovat za odlišné do příslušné úhradové vyhlášky pro daný rok. A podstatné je, že za nezveřejnění budou stanoveny odpovídající sankce. Co se týče odchylek smluv od úhradové vyhlášky obecně, vznikne na Ministerstvu zdravotnictví k této problematice pracovní skupina, kam bude přizván i pan poslanec Hovorka a která navrhne optimální právní úpravu. Nicméně z hlediska toho, že tento pozměňovací návrh je v souladu se záměry vlády a že si myslíme, že nemá zcela zásadní nedostatky, tak za předkladatele k tomuto návrhu zaujímám neutrální stanovisko. Já vám děkuji. Děkuji za slovo a děkuji také všem za věcnou diskusi k tomuto návrhu zákona. Já bych se chtěla vyjádřit ještě právě k pozměňovacím návrhům, ať už tedy pana kolegy Krákory, který prošel výborem pro zdravotnictví, ale následně se ukázalo, že potřebuje některé legislativní úpravy věcně je správný, ale legislativně úplně neodpovídá, takže předpokládám, že dojde k úpravě ve třetím čtení.

V tuto chvíli, tak jak byl předložen tento pozměňovací návrh, je v podstatě deklaratorní. Ve skutečnosti nic neřeší. Je to vlastně pokračování toho, co jsme už tady měli. To znamená my, kteří jsme ten pozměňovací návrh původně nepodpořili, jsme byli následně vláčeni v médiích za to, že nepodporujeme transparentnost ve zdravotnictví, což je samozřejmě nesmysl, nicméně v tuto chvíli je tento návrh právě proto, že v podstatě nic neřeší a je to jen takové plácnutí do vody, ale vypadá to hezky na veřejnosti, tak v tuto chvíli samozřejmě tento návrh budeme podporovat, ale věřím tomu, že novela, kterou tady přislíbil pan ministr zdravotnictví, novela, která skutečně bude transparenční a umožní, abychom mohli napravit věci, které byly špatné v minulosti ohledně financování a transparentnosti finančních toků ve zdravotnictví, že to bude co nejdříve, tak jak to tady pan ministr slíbil.